Samozřejmě i v tlaku se dá pracovat. Ale zvažme to. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo. Je to takový hezký socialistický návrh, jak zavést další a další regulace.

To nám říká zákon. Teď pominu, co je ten § 21a. Než mu to řekne, tak je to asi tak čtyři hodiny.

Ale opravdu mi nedá a to musím najít, protože to se vidí málokdy, aby už přímo v zákoně byl vzor takzvaného zjednodušeného zápisu z jednání, a co má povinně obsahovat. Občan si neví rady. Podle mě to žádným zákonem, pokud se někdo rozhodne uzavřít špatnou smlouvu, tak to žádným zákonem nespravíte. Chtěl bych se zeptat pana ministra, proč navrhuje zkrácení lhůty u tak rozsáhlého zákona.

To si řešíme my sami v České republice, nikdo nám do toho nemluví.

Doplňuje se příloha, která zní: Náležitosti zjednodušeného záznamu z jednání mezi zákazníkem a pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem.